Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izboru predsjednika RH, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 683, predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a a rasprava je zaključena. Nakon što je rasprava zaključena Klub zastupnika podnio je amandman. Poslovnika o ovako podnesenom amandmanu mora se složiti većina nazočnih zastupnika. Dajem na glasovanje prijedlog da se provede rasprava o amandmanu Kluba zastupnika SDP-a. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova 73 su protiv i 38 su za odlučili da se ne provede rasprava o amandmanu Kluba zastupnika SDP-a. Poslovnika za donošenje zakona potrebna je nadpolovična većina svih zastupnika ali prije toga javlja se kolega Grbin. Izvolite. Čega vas je strah? Dakle, jedna Izvolite, što tražite?

Poštovane kolegice i kolege iz vladajuće većine čega vas je strah? Čega vas je strah, dakle potpuno je neuobičajeno da se u parlamentarnoj praksi ne odobrava rasprava o amandmanima predlagatelja. Vi sada niste odobrili niti da raspravljamo o ovome, a u stvari preložili smo samo ono što ste tražili, a tražili ste da kada se ide u izmjene Zakona o izborima predsjednika republike ne idemo u potpisivanje nego da se samo, da se samo govori o biračkim odborima i da ovo uredimo kao što je u svim drugim zakonima o svim izborima u RH, ali vama to sada ne odgovara. Vladi je samo ovo bilo sporno što smo ovim amandmanom htjeli riješiti, ali vi očito ne želite niti to i time ste pokazali svoje pravo lice, a to je da ono što vam odgovarana europskim izborima, na izborima za Hrvatski sabor, na izborima za načelnike, gradonačelnike, župane itd. ne želite primijeniti na izborima za predsjednika republike. A znate li zašto? Jer očito sa figom u džepu želite muljati, želite krasti na izborima, a mi vam možemo poručiti samo jedno, nećete gospodo, nećete jer će građani RH izaći na ove izbore i spriječiti vas u vašim pokušajima krađe. Poštovane kolegice i kolege iz vladajuće većine možete se vi smijati, možete vi pljeskati koliko god želite, ali krađu vam dopustiti nećemo. Tražim stanku i ime Kluba zastupnika SDP-a kako bi se konzultirali oko našeg stava vezano uz glasovanje nakon ovakvog apsolutno neprihvatljivog besramnog i nemam drugih riječi kakvog ponašanja, gdje niti raspravu u Hrvatskom saboru ne želite dozvoliti. Ja vas molim samo radi onih koji nas prate, rasprava o ovome je provedena, dakle vi ste naknadno dali amandman, ali rasprava je bila, zakon je podnesen u skladu sa procedurama, rasprava je provedena i molim vas da ne ostavljate dojam da se ne dozvoljava rasprava, kada je rasprava bila i sada ste još govorili pod stankom. Izvolite kolega Maras. Povrijedili ste vi članak i Poslovnik jer niste upozorili kolege iz HDZ-a koji su na evidentno upozorenje da se sprema krađa na ovim predsjedničkim izborima zbog straha od gubitka Kolinde Grabar Kitarović cijelo vrijeme nervozno dobacivali kolegama i kolegi Grbinu koji je obrazlagao našu stanku.

Kolega Reiner izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče.

Naime, apsolutno nikada do sada nismo prisustvovali tome da bi se dogodila neka prevara na izborima za predsjednika. Plaše se ljudi, plaše se građani Hrvatske i time se stvara alibi za gubitak zapravo kandidata SDP-a koji je izvjestan. I oni vrlo dobro znaju da su birački odbori nestranački i oni vrlo dobro znaju da mogu kontrolirati sve stranke biračke odbore i neprestano biti u svim fazama biranja i nadzirati ih. Prema tome, takve izmišljotine su čisti alibi za gubitak izbora, a naravno da će biti gubitak izbora kad se radi o kandidatu kakvog oni imaju. O kandidatu koji je Hrvatsku kad je bio premijer bacio gospodarski na koljena, o kandidatu koji nas je posvadio sa nizom zemalja, o kandidatu koji se zapravo svađao sa praktički svima, sa profesorima između ostalog je na njihovo traženje povećanja plaća rekao da je komična ucjena, koji nas je posvađao sa liječnicima tvrdeći da su zabušanti i cirkusanti, sa Ustavnim sudom, sa crkvom, sa biskupima, Špičkovina, poslodavcima, radnicima, a onda netom pred ulazak u EU nas je gotovo onemogućio da uđemo u EU. Kolegice i kolege tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Demokrata da bi se konzultirali o ovoj temi kako ćemo dalje raspravljati i glasovati jer ovo je stvarno presedan da se nije dozvolilo da se raspravlja o amandmanu koji je išao u kontekstu onoga što je i većina i željela bar se tako javno govorilo prije nego što je amandman podnesen. Već smo i prije ukazivali da nije dobra ova praksa Poslovnička da se raspravlja o amandmanima kad se podnose na različite prijedloga zakona, pa tek onda na nakon 2, 3 dana se glasuje o istim amandmanima, tako da zastupnici koji nisu bili na raspravi i ne znaju o čemu glasaju i sigurno i da za demografske procedure u RH nije dobro da se takva praksa uvela da se na taj način raspravljala o amandmanima i glasa o amandmanima. A kad je riječ o ovome predloženome zakonu išlo se k tome da se pozove građane da iziđu na izbore i ja vjerujem da će građani izić u velikom na izbore jer im je interesu da dobiju jednog novog predsjednika, jednog normalnog predsjednika i da živi u jednoj normalnoj državi a ne da se postavlja sumnja da li su na izborima, na određenim biračkim mjestima neki glasovali koji nisu došli na biračko mjesto a bilo je takvih slučajeva, čujemo to od članova biračkih odbora, bilo je i primjedbi na dosadašnjim izborima na takva postupanja ali sankcije nikakve tako da se a postupanja događaju u praksi i mislim da je korektno da se išlo u izmjene zakona da svatko tko dođe na biračko mjesto da se i potpiše da je preuzeo glasački listić i da bi se na taj način izbjegla sumnja da je došlo do lažiranja biračkih rezultata.

U ime kluba Nezavisne liste mladih tražimo stanku da se konzultiramo zapravo u ime svih onih ljudi koji traže na neki način malo mira, razumijevanja i želje da predsjednički izbori koji su sada u punom jeku, ne preuzmu cijeli prostor komunikacijski pogotovo zapravo sve ovo što imamo predbožićno da normalnim ljudima izdominira. Smatramo da i ovakve rasprave što smo imali sada i međusobna prebacivanja niti su u demokratskome duhu niti sa željom da stvarno se nešto promijeni tako da evo tražimo stanku. Dobro, javlja li se još netko?